Pokud by se podařilo, aby se předcházelo problémům v rodinách, aby tolik dětí nemuselo být mimo své biologické rodiny, ubylo by jich v kojeneckých ústavech, nebo případně v těch budoucích zařízeních spíše podobných rodinné péči.

Děkuji. Dámy a pánové, já v reakci na několik vystoupení paní poslankyně a pánů poslanců abych dostál povinnostem předsedajícího, tak konstatuji, nebo dovoluji si připomenout, že § 59 jednacího řádu stanovuje to, že řečník se obrací prostřednictvím předsedajícího pouze na poslankyně a poslance, nikoli na členy vlády. Tedy na členy vlády se všichni můžete obracet přímo, nikoli prostřednictvím předsedajícího. Když už jsem si vzal slovo, tak ho ještě využiji a přečtu omluvy. Omlouvá se pan poslanec Jaroslav Holík od 17 hodin do konce jednání z důvodu nemoci. Nyní před řádně přihlášenými zde máme faktickou poznámku paní ministryně Němcové. Prosím, paní ministryně, abyste se ujala slova. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vám také popřála hezké odpoledne a cestou pana předsedajícího zareagovala na paní poslankyni, kterou zcela jistě zítra velmi ráda uvítám, a doufám, že přijala moje pozvání, protože jestli jsem dobře postřehla, tak je členkou sociálního výboru a já jsem pozvala na zítra na Ministerstvo práce a sociálních věcí celý sociální výbor, takže na všechny otázky, které tady byly položeny, dostane paní poslankyně konkrétní odpovědi. Abych se vešla do těch dvou minut, jak jsem dostala instrukce, protože jsem tady nováček, tak jenom sdělím, že propojení sociálního a zdravotního sektoru nevím, jak probíhalo předtím. Já sama přicházím zejména ze zdravotnictví.

Co se týká kojeneckých ústavů, určitě budeme minimalizovat. Je to naše priorita. Nicméně víme všichni, a pokud si nechceme nalhávat, že tomu tak není, tak věřte tomu, že tomu tak opravdu je, některé děti prostě do náhradní rodinné péče umístitelné nejsou. Takže na to si odpovíme zítra, jestli dovolíte. Nicméně včera jsme seděly s paní ministryní Dostálovou, s předsedkyní sociálního výboru a připravujeme věcný návrh zákona, který bude velmi rychle připraven tak, aby se opravdu po letech se sociálním bydlením trošku pohnulo.

Tak nyní s faktickou poznámkou paní ministryně Dostálová. Já také prostřednictvím pana předsedajícího k paní poslankyni. Už to tady zaznělo. Moc nerozumím tomu, proč se zákon vůbec někdy přesunul na MPSV, protože gestorem bytové politiky je MMR a vždycky bylo. A tady, byť se vám to líbí, nebo ne, tak koncept menšinové vlády nám může velmi pomoci, protože jsme všichni na jedné lodi a snažíme se vzájemně si vyjít vstříc. Abych byla konkrétní, půjde o definici lidí v bytové nouzi. Budeme muset samozřejmě pracovat se skupinou zaviněných a nezaviněných, to znamená nízkopříjmové skupiny jako maminky s dětmi, zdravotně postižení, senioři.

S nimi budeme jednat. A s paní ministryní jednáme o formě, jestli samozřejmě ten počátek musí být v povinné sociální práci, abychom se pokusili ty lidi začlenit do společnosti.

Budeme pokračovat v rozpravě.

Dobrý den, vážený pane předsedo, vážený pane premiére, členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Masaryk netvrdil, že je tato diskuse jednoduchá, krátká a vždycky příjemná. Konečně první republika a její vlády nebyly ideální a bezproblémové. V Poslanecké sněmovně byly kromě českých stran také strany německé. A když nešlo jinak, tak se skládala třeba rudozelená koalice, anebo různé další složité. Nebyla to tedy žádná idylka, ani selanka. Přesto se k první republice stále obracíme.